Dámy a pánové, někdo může namítnout, že opozici se to lehce kritizuje. Ale faktem je, že když se kohokoliv uchází o vládnutí, o ministerská křesla, musí počítat s tím, že výměnou za dobrý flek bude muset odvádět nějakou dobrou práci.

Tragický stav na dálnici D1 je přece ukázkou absolutní neschopnosti státu zadávat zakázky. To, že firmy staví pomalu a nekvalitně, není jen jejich vina. Dělají přeci to, co jim po desítky let stát dovoluje. Pokud máme panu ministrovi dopravy Ťokovi schválit byť jen jedinou korunu, tak přeci to první, co po něm musím žádat, je jistota, že ta koruna se využije účelně. A nikoliv tak jako dnes.

Tento rozpočet nemůžeme za SPD podpořit také proto, že vláda navyšuje dávky nepřizpůsobivým. Odmítá skutečně jasnou pomoc pracujícím rodinám s dětmi. Vláda na naše připomínky nedbala a nedbá.

Navrhujeme navýšení peněz na podporu občanů se zdravotním postižením.

Navrhujeme také zvýšit peníze na boj s kůrovcem.

Krátce řečeno, nechceme podporovat nějaké, řekl bych, politické neziskovky, nějaké nepřizpůsobivé lidi, ale chceme podporovat slušné a řádné občany. Takže děkuji za pozornost a prosím vás také o podporu. Já vám děkuji a nyní s přednostním právem pan předseda Farský. Omlouvám se, jsou tady dvě faktické poznámky. První pan poslanec Jurečka, poté pan poslanec Dolínek. Máte slovo.

Pokud je nemáte, tak nemluvte o věcech, které nemáte podloženy fakty.

Děkuji za pozornost.

Ovšem velký otazník visí nad jeho působením v Úsvitu přímé demokracie. Peníze měl šéf Úsvitu podle zjištění týdeníku inkasovat za to, že hnutí nabízelo marketingové a mediální poradenství. Okamura připouští, že se to dělo atd. Ovšem i nad těmi věcmi, že to bylo přes někoho, se objevuje otazník.

To vzbuzuje podezření, že firmy skutečně pomáhaly a zda s mediální komunikací, nebo jestli nesloužily pouze k vyvádění milionů ze státních příspěvků. Obě firmy jsou při bližším ohledání podivné.

Děkuji za téměř přesné dodržení času a reagovat s faktickou poznámkou bude pan poslanec Holík. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, paní ministryně, vážené kolegyně a kolegové, já bych si dovolil prostřednictvím pana předsedy zareagovat na svého předřečníka. A mám dostatek podkladů, kam ty peníze šly.

Děkuji.

Děkuju! Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi krátkou poznámku k rozpočtu na rok 2019. A pokusím se být maximálně stručný. Zažíváme si už několikátý rok nebývalou pozitivní dobu ve smyslu rozpočtů naplňovaných vysokou zaměstnaností, vysokým hospodářským růstem, ve kterém se vezou i naši základní partneři na Západ, a tím pádem nám toto období prospívá.